Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku. Další interpelaci přednese pan poslanec Antonín Seďa. Bude interpelovat přítomného pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci kontroly NKÚ. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval na Ministerstvu dopravy, jak nakládalo s penězi určenými na informační systémy, připomínám, že těch má ministerstvo kolem 50, a z těchto si kontrola vybrala pět nejvýznamnějších, jejichž pořizovací cena dosáhla 1,2 mld. korun. Podle NKÚ nemá Ministerstvo dopravy dlouhodobou strategii pro využívání informačních systémů a plán je údajně pouze formální. I z tohoto důvodu byly průtahy při spouštění nového centrálního registru vozidel, podobná zpoždění měly centrální registr řidičů a rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, které měly být propojeny se systémy dalších členských zemí Evropské unie. A protože tohle ministerstvo nezajistilo, podala Evropská komise na Českou republiku žalobu.

Rozumím tomu, že tyto problémy nejdou na vaši hlavu, ale na hlavy vašich předchůdců. Přesto se chci zeptat, jakým způsobem Ministerstvo dopravy naložilo se závěry těchto šetření a jaká konkrétní opatření přijalo, aby se podobné chyby neopakovaly. Děkuji za vaši odpověď. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych především poděkovat za tento dotaz a chtěl bych k tomu podotknout následující.

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo dopravy. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo dopravy vynakládá prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních systémů hospodárně a účelně. NKÚ ve shrnutí vyhodnocení kontrolního závěru konstatuje, že ministerstvo postupovalo při řízení, budování a rozvoji informačních systémů nekoncepčně a bez základních nástrojů informovaného rozhodování. Postupy projektového řízení ministerstvo nastavilo a aplikovalo teprve okamžikem uzavření smlouvy, takže v rámci jednotlivých projektů nebyly projektově řízeny procesy předcházející uzavření smlouvy.

Proti obsahu kontrolního protokolu podalo ministerstvo námitky, které vypořádala vedoucí kontrolní skupiny. Odvolání ministerstva proti rozhodnutí o námitkách bylo vypořádáno usnesením kolegia NKÚ.

Materiál dosud nebyl zařazen na program jednání vlády. Připomínky NKÚ byly zapracovány a materiál je pro jednání vlády předložen bez rozporu. Ve stanovisku předloženém vládě Ministerstvo dopravy uvádí komentář k jednotlivým zjištěním. Dále stanovisko obsahuje i aktuální stav plnění nápravných opatření k jednotlivým doporučením uvedeným v kontrolním závěru NKÚ, které Ministerstvo dopravy průběžně realizuje.

Ještě bych rád dodal, že máte pravdu, že ministerstvo v minulosti řekl bych nedostatečně fungovalo, nebo nedostatečně pracovalo na propojení jednotlivých registrů v tzv. systému EUCARIS, evropském systému sdílení informací.

Když jsem já přišel, tak jsem ustavil skupinu, která se této věci velmi intenzivně ve spolupráci s Ministerstvem vnitra věnuje. Jsem přesvědčen, že touto usilovnou prací a hlavně propojením registrů jsme odvrátili poměrně velkou škodu, která České republice opravdu hrozila. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Jednadvacátou interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci jmenování úředníků. Před chvílí se omlouval pan ministr, přestože celý den omluven nebyl. Doufám, že není motivován obavou z toho, že by musel pan ministr odpovídat na otázky, které mu položím, nebo někteří z mých následných kolegů. Já jsem totiž poměrně bedlivě sledoval kauzu ERÚ a paní šéfky Vitáskové versus paní doktorky Vesecké. Vláda se tím dokonce snad zabývala s tím, že došlo k porušení zákona v případě jmenování paní Vesecké, která údajně nesplňovala podmínky služebního zákona apod.

Přesto byla podle mého hlubokého přesvědčení v rozporu se zákonem jmenována do této vysoké funkce.